Pardon. Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já také nesnáším jakoukoliv dehonestaci čehokoliv. Musím říci, že v té čtvrti bydlím a kolem toho pomníku chodím každý den.

Z hlediska památkové péče je proto věcně příslušným orgánem Magistrát hlavního města Prahy. Nicméně já rád dělám mediátora, já se pokusím zastavit u pana starosty na Praze 6 a promluvit s ním. Ale chtěl bych tedy říci jednu věc, že po stránce té věcné, historické, je mnohem důležitějším a mnohem... tím orgánem, který k tomu má blíž, Vojenský historický ústav nebo Akademie věd.

Že můžeme být i jim vděčni za osvobození Prahy, to také myslím si snad kulturní člověk nebude zpochybňovat.

Děkuji.

Děkuji moc. Také děkuji. Pan ministr asi nemá zájem o reakci, takže se posuneme dál. A já prosím pana poslance Dolínka, který bude interpelovat ministra Vojtěcha ve věci zákazu vjezdu vozidel.

Považujete za správné, že se hlavní město Praha snaží v rámci svých možností a kompetencí, kterých není mnoho v této oblasti, občany chránit?

Já také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře.

Jestli nám jste schopen poradit.

Také děkuji.